Přivolám kolegy z předsálí.

Návrh byl přijat. Pardon kontrola hlasování.

Paní předsedkyně, všechno je v pořádku a tímto vám také uděluji slovo. Jste přihlášená s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Je velmi nepravděpodobné, aby kabinet, který není schopen a ochoten aktivně řešit zcela objektivní aktuální rozpočtové problémy, mohl jakkoliv pozitivně přispět k řešení problému dlouhodobých, penzijní otázky nevyjímaje.

Ano, slyšíte dobře. Ačkoliv deficit státního rozpočtu na konci května dosáhl bez externích šoků...

Děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně.